Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích A1 až A23.

Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko. Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písmenem A24 až 25. Oba body se týkají správních poplatků. Stanovisko paní zpravodajky? Výbor doporučuje. Pan ministr? . Zahajuji hlasování o návrzích A24 až A25. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. A nyní budeme hlasovat o návrhu pod písmenem B, což je návrh, který načetl pan poslanec Jiří Petrů za pana poslance Oklešťka a týká se výměny občanských průkazů, kdy předmětem poplatku nebudou ty občanské průkazy, respektive výměna, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti delší než 10 let. Stanovisko garančního výboru? Stanovisko pana ministra? Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.